A nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pana poslance Marka Černocha, a to o návrhu na usnesení Poslanecké sněmovny na zavedení ochrany státních hranic... Pardon, omlouvám se paní poslankyni Němcové. Ještě variantu. Pane místopředsedo, jenom abychom přesně dostáli tomu, jak jsem ten návrh podala.

Rozhodneme v hlasování číslo 8, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro.

Ani tato varianta nebyla přijata. Usnesení Poslanecké sněmovny k zavedení ochrany státních hranic České republiky zařadit jako první bod dnešního jednání.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Budeme nyní hlasovat o návrhu paní poslankyně Jany Hnykové, a to na zítřek po pevně zařazených bodech Informace ministra zdravotnictví o zdravotních rizicích imigrační krize. Zahájil jsem hlasování číslo 11 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. A budeme pokračovat. Pan kolega Skalický se hlásí? Děkuji.

Rozhodneme v hlasování číslo 12, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat, a to návrhem paní poslankyně Olgy Havlové na zařazení nového bodu Informace ministra spravedlnosti ke kriminalizaci Bloku proti islámu jako první bod zítra odpoledne.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Pan předseda Mihola se hlásí k upřesnění svého návrhu. Prosím, pane předsedo. Já jsem informoval, že toho dne máme v úmyslu ten bod zařadit. Je to takhle domluveno koaličně. Žádal jsem opoziční předsedy klubů, a protože je to za tři týdny, chtěl bych, aby tady skutečně byli ministři, kterých se ta věc týká, aby na to byl důstojný časový prostor, tak prosím vás, nechme prostor na doladění tak, ať někdo vzápětí není zhrzen tím, že mu ubude třeba jedna hodina z opozičního okénka.

Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Podle mého nejlepšího vědomí se dohodlo na grémiu ráno, že ten den proběhne ve znamení opozičních návrhů, dokonce jsem si na tiskové konferenci KSČM pochvaloval, že konečně s novým harmonogramem jde i nový vítr a že se konečně dostane na opoziční návrhy, a už se tady, a jak říká pan kolega předseda Mihola, dokonce koaličně dohodlo, že to bude jinak. Přátelé, prosím, začínáme rok. Já trvám na tom, aby ten den byl ve znamení opozičních návrhů zákonů. Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Poslanecké sněmovny. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji. Kolegyně, kolegové, pan předseda Kováčik má naprostou pravdu.

U žádné jiné dohody jsem nebyl. Děkuji. Prosím, pane předsedo. Pan předseda Mihola sedí přes uličku, ale já to řeknu na mikrofon. Slibem nezarmoutíš.

Proč ne? Nás to zajímá. Všechny opoziční kluby v hlasováních o různých termínech, kdy vláda má plnit usnesení Sněmovny, a jako obvykle ho neplní, jako obvykle se musíme doprošovat a navrhovat pořád dokola, a to usnesení platí už skoro rok, a pravidelná informace vlády je taková, že to je pravidlem, až si to vykřičí opozice, tak tedy možná za tři týdny večer, když nebudete moc prudit se svými návrhy zákonů, tak vám možná nějakou minutku dáme. Migrace trápí jenom opozici. Já mluvím za náš klub. Jestli to chcete v rámci opozičního okénka, klidně, nás to skutečně trápí. Ostatní návrhy zákonů, které předkládáme, jsou důležité, ale migrační otázka je důležitější. Nám to skutečně nevadí. Ale současně tím říkáte, že vás jako vládní většinu to nezajímá a že před tím má přednost dalších 189 bodů poslanecké schůze, které máme naplánovány. Proč ne? Nechcete! Děkuji.